Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru.

Vím, kde se to spravuje. Ale důchody patří vám, paní ministryně.

Tak co jste ušetřili? Nic. Spekulanti nejsou, úspora žádná a zbytečný zákon už ve druhém čtení. Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Komárka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Já myslím, že za více než dvě hodiny plodné, víceméně vtipné debaty z obou stran jsme se dozvěděli dvě fakta. Jedno faktum je, a uznal to i pan poslanec Beznoska, že důchodová reforma je tak důležitým tématem, že by na ní měla být velká shoda, nejméně ústavní většina. Chybou bylo, že v minulosti k této shodě nedošlo. Druhým faktem je, že pan ministr financí má studii, která může být základem reformy důchodového systému, na kterém se shodneme. Rozhodně ale není pravda, že by tato reforma znamenala snížení důchodů o 25 %. A prosím tedy kolegy z opozice, aby tuto lež dále neopakovali, protože je to doopravdy lež. Děkuji za pozornost. Děkuji. Připraví se paní ministryně sociálních věcí MarksováTominová. Prosím, pane místopředsedo, vaše dvě minuty.

To znamená, doufám, že to nebude tady.

Připraví se pan poslanec Laudát s faktickou. Děkuji za slovo.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně. A pak se tedy chci ptát, jak vlastně funguje tato vláda. Tady jsme teď slyšeli od dvou ministrů, nebo vicepremiéra a ministra, že čísla neznají. Tak jak vlastně rozhodujete? Vy rozhodujete pocitově. To se potom nestačíme divit, jak dopadne ekonomika. Najednou možná pan vicepremiér zjistí, že díra ve státní kase bude větší než 100 mld. Jinak už jsme tady měli trajektorii na směr Řecko. Já prostě odmítám nějaké signály. To jsem slyšel pětadvacet let nebo kolik, než ten socialismus skončil. Děkuji. Tímto jsme zatím vyčerpali faktické poznámky a mám zde řádnou přihlášku pana poslance Fiedlera do obecné rozpravy. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Sice s řádnou přihláškou, ale slibuji, že nebudu mluvit dlouho, protože už se tady mluví dostatečně dlouho.

Myslím, že to tady velmi správně a velmi přesně řekl pan ministr Bělobrádek, že nejde o to, kolik lidí tam chce vstoupit, ale že pokud se u druhého pilíře zvažuje jeho zrušení, tak je naprosto logické, že do něho zamezíme přístup dalších osob. Já to pokládám za velmi jednoduchou a prostou logiku. A když se tady v Poslanecké sněmovně zamyslíme nad tím, jak se asi jednotlivé kluby k druhému důchodovému pilíři staví, my jsme to jasně deklarovali a vyjádřili již při volbách. V našem volebním programu to bylo, že jsme pro jeho zrušení, a my jsme svůj názor nezměnili.

Co bych však chtěl říci, že se jasně projevuje to, že pokud u tak zásadních věcí, jako je důchodový systém, není, a teď nemyslím konkrétně v tuto dobu, a bylo to i v minulosti, širší shoda v Poslanecké sněmovně napříč politickým spektrem, tak potom dochází přesně k tomu, čeho jsme tady právě svědky. Jakmile dojde ke změně v Poslanecké sněmovně, vládní koalice má jinou podobu než měla ta minulá, tak se přesně setkáváme s tím, co tady vidíme, že dochází k velkým debatám snaha něco změnit, co bývalá vláda, bývalá koalice prosadila velmi těsnou většinou bez konsenzu s ostatními politickými partnery, protože o tak zásadních věcech, jako je důchodový systém, by to mělo být.